A je absurdní argumentace, že buď předseda, nebo členové kontrolního výboru si na toho ministra financí zasedli. Zasedli si na něj, chudáka. Teď ho tam vyslýchají. Je to nehoráznost, co si to dovolují. To je třeba odmítnout. Vláda a ministři skládají účty Sněmovně a výborům. Tak jednoduché to je. Nikdo nikoho nenutí, aby zůstal členem vlády. Tolik k legislativním problémům při vzniku státního podniku a při obcházení toho.

Implementuje se projekt, který nebyl schválen, tak jak měl být podle usnesení Sobotkovy vlády.

My dlouhodobě deklarujeme, a na tom cíli jsme nic nezměnili, že až budeme účastni ve vládě, EET zrušíme jako neefektivní a zbytečný projekt. Proto nemáme žádný problém...

Děkuji, paní místopředsedkyně. Tak já to zopakuji.

Třicet procent.

Kromě toho ten zákon je nepřehledný, nejasný, místy absurdní.

A když se o to dělí zaměstnanci, tak to nepodléhá EET. No to je výborné.

Tam by měli podat hlášení, kolik je spropitné za ten den a kdo se o něj bude dělit.

Byl jsem přítomen. Jinak nevím, jak to bude stát vymáhat, tuto absurditu.

Je to legální. Jednoduchý případ.

Co má dělat ta obsluha? Musí se zeptat: Sníte to tady nebo venku? Tím, jak jste dali, že to platí pouze pro některé zboží a pro některé ne, tak znova musí používat kouzelné tlačítko bez EET.

To mi hlava nebere.

Musí! Musí.

Každý, kdo podniká, ví, že musí na finanční úřad nahlásit číslo účtu, na které inkasuje peníze z podnikání. Jeden, dva, tři. Záleží, kolik bank používá. Pokud to neudělá, tak se vystavuje sankcím a problémům. Takže Finanční správa na jedné straně ví, které účty se používají k podnikání.

To je chyba novinářů. Ne, milé kolegyně a milí kolegové, to je chyba vás, kteří jste pro ten návrh zákona hlasovali! Leží tady týdny a měsíce návrhy zákonů, které míří správným směrem.

Zkuste se nad tím zamyslet, nad tou otázkou, a zkuste přijít aspoň vy, co máte přednostní právo, nám to vysvětlit. A vy nemáte ani odvahu je projednávat a případně zamítnout, což je normální případ, návrh, pokud je většina proti, tak zákon neprojde. Pokud slyším slabý argument, že se to týká i daně z příjmu, tak je skutečně slabý. Dozvíte se to. Zase nám to chcete tvrdit?

Chce další a další údaje. Nemají pro to oporu v zákoně. Chtějí obchodní smlouvy, seznam dodavatelů, objednávky. Já nevím, co všechno možné i velikost bot toho, kdo žádá o to, aby byl dobrovolně plátce DPH.